Faktická poznámka paní poslankyně Valachové. Prosím, máte slovo. Já nevím, kdo zaspal, nebo kdo spí aktuálně. Každopádně rozhodně vaším prostřednictvím, pane předsedající, pane ministře Plago, vy jste byl politický náměstek ministra Chládka, to znamená, byl jste součástí vedení rezortu, které poslalo návrh takový, že povinná maturita z matematiky, a musel jste to odsouhlasit, bude v roce 2017.

Mimo jiné možná i to, toto nasvědčují výsledky PISA. Děkuji a pokračovat budeme přednostními právy. Na řadě je pan předseda Radim Fiala. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. My s jednou částí souhlasíme částečně, s druhou částí té sloučené rozpravy, s tím druhým návrhem zákona, nesouhlasíme vůbec, ale to neznamená, že chceme tyto zákony nějak blokovat. Jsme přesvědčeni o tom, že studenti by měli co nejdříve vědět, jaká bude maturita, takže my máme zájem jenom podat v druhém čtení pozměňovací návrhy k těmto tiskům, a proto jsme blokovali projednávání podle § 90. Nicméně po dohodě s předkladateli a se zpravodaji obou dvou tisků já osobně si osvojím návrh na zkrácení lhůty k projednávání na 35 dnů, protože jsme to spočítali tak, že za 35 dnů jsme to schopni projednat ve výborech, a to je přímý důkaz toho, že nikdo nemá zájem tyto zákony blokovat či obstruovat a prostě chceme, aby se projednaly, ale je to nepoměrně lepší projednávání než podle § 90. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Na řadě je s přednostním právem paní předsedkyně Pekarová Adamová. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, já jenom velice stručně. Ta situace samozřejmě vůbec není šťastná ani pro samotné ředitele škol či učitele, ani pro samotné studenty, ale vetování devadesátky jsme nepodpořili, nechtěli jsme, protože si myslíme, že by právě mělo být co nejdříve jasno, aby všichni věděli, na co se mají vlastně připravit.

Co se týče maturity z matematiky, tak u nás panují oba názory.

Takže celkový přístup k maturitě bychom měli podrobit velké analýze a podrobit jej tomu, abychom opravdu z ní vytvořili zkoušku, která má smysl, která není jenom povinností, která je nevítaná, ale která pro studenty bude mít opravdu nějaký větší přínos. Jsem ráda, že ve strategii 20 30+ je právě to pojetí maturity podrobeno analýze a navržen jakýsi inovativní přístup, a doufám, že tímto směrem se budeme ubírat. Děkuji za pozornost. Děkuji, paní předsedkyně. Na řadě je v obecné rozpravě pan poslanec Mihola, připraví se pan poslanec Vondrák. Máte slovo. Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, po sáhodlouhých diskusích ohledně povinné maturity z matematiky v minulém volebním období se k tomuto tématu vracíme znovu. Ostatně není to poprvé a myslím si, že ani naposled.

Za sebe mohu říct, že jsem pro to, aby maturita z matematiky byla minimálně odsunuta, a ještě raději, zcela upřímně, aby byla volitelná, jako je tomu dosud.

Podle mne bychom se měli spíše zamýšlet i do budoucna nad profilem absolventa, to, co se od něj očekává.